Ano, děkuji, pane předsedající. Bohužel, paní ministryně, opravdu jste nezklamala.

Protože jestli mluvíte o počtu dětí, tak v této rodině je jedno dítě. Ty první děti, které vzali po své zesnulé sestře, jsou dospělé děti, které už mají vlastní rodiny a žijí mimo.

My bojujeme proti přechodné pěstounské péči, kdy dítě jde na jeden rok, a pokud si vytvoří nějakou sociální vazbu, tak ho zase vrátíte zpátky do děcáku.